Není tomu tak. V tom případě budeme pokračovat. Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo doručeno jako sněmovní tisk 800/2. Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a předložený návrh uvedl.

Máte slovo. Děkuji za slovo.

Podle tohoto zákona také vláda předložila návrh státního závěrečného účtu k projednání v Poslanecké sněmovně.